Zároveň jsou předkládány dokumentace, které se snaží překonat, prolomit například kapacity území stanovené územněplánovací dokumentací nebo územními studiemi, a tedy změnit tu dohodu v území, o které jsem mluvil, což má také vliv na délku řízení. Tyto problémy lze nazvat jako malý respekt ve vztahu k požadavkům na dokumentace a jako malý respekt k dohodě v území.

Pokud má předkladatel za to, že stavební řízení zrychlí tím, že ubude počet druhů řízení, aniž by zjednodušil související legislativu, pak to opravdu fungovat nebude.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec František Kopřiva, připraví se pan poslanec Sadovský. Prosím, máte slovo.

Můj pozměňovací návrh se týká přezkumu a rozhodování sporů plánovacích smluv. Předložený návrh zákona počítá s tím, že posuzovat soulad plánovacích smluv s právními předpisy a rozhodovat spory z nich plynoucí bude Nejvyšší stavební úřad. Tato konstrukce je zjevně inspirovaná úpravou veřejnoprávních smluv ve správním řádu, aniž bere v úvahu rozdílnost veřejnoprávních smluv a plánovacích smluv ve smyslu předloženého návrhu. Zatímco u veřejnoprávní smlouvy je vždy aspoň jednou stranou a většinou oběma orgán veřejné moci vystupující z titulu své vrchnostenské pravomoci, plánovací smlouvy se daleko víc blíží klasickým soukromoprávním ujednáním a jednou jejich stranou vždy bude osoba soukromého práva. O sporech z plánovací smlouvy by tím pádem neměl rozhodovat nadřízený správní orgán, zde tedy Nejvyšší stavební úřad, ale občanskoprávní soud. Ani z pohledu efektivity veřejné správy není vhodné zatěžovat nově zřízený úřad s celostátní působností, která v některých případech bude spíše bagatelního charakteru. Agenda plánovacích smluv by kvůli nutnosti možného soudního přezkumu zatížila i správní soudy a vzhledem k tomu, že návrh zákona nevylučuje odvolání, také Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Dobrý den, pane předsedající, paní ministryně, ministři, kolegyně, kolegové.

Současně navrhujeme, aby v jednotném standardu byla vyhotovována i územní opatření jakožto závazné nástroje územního plánování, které mají významný územní průměr. Tato úprava je včleněna právě do odstavce 1, 2, 3 a 4.